A dále je tam odst. 2, který je ale jinak formulován. Tak prosím, abyste si přečetli, jak je formulován v tom mém návrhu: (2) Osoba, která hodlá prodávat lihoviny podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího definici a popis lihovin, dále jen lihovina na trhu, je povinna prodej lihovin písemně oznámit správci daně, v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat, a to nejpozději pět pracovních dnů před zahájením prodeje. Potom je tam ještě odst.

A já tady zdůrazňuji, v čem je ta pointa mého návrhu. Tento odstavec se dostal do zákona zřejmě z toho důvodu, že tady byla aféra kolem pančovaného lihu. A jedná se o opatření, které má omezit dopad nekvalitních lihovin na naše občany.

Je to komplikace, protože ten pořadatel musí dopředu oznámit správci daně, že bude prodávat alkohol, jaké to bude množství.

Čili ta pointa je v tom, že to, co má ty lidi ochránit, to zásadní, to je prodej lihovin na trhu, tak ta povinnost, kterou musí prodejce splnit, se týká právě jenom prodejce lihovin na trhu.

Takže prosím o podporu svých pozměňovacích návrhů, zejména návrhu I1.3, a děkuji za vaši podporu. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Děkuji za slovo. Nevím, jestli se to týká taky poslanců z Čech, kteří mají myslím podobný pohled na věc. My před sebou máme návrh zákona, který má více než 200 pozměňovacích návrhů, tuším nějakých 240.

Toto je novela zákona, který tady bude dneska schválen.

Co bude výsledkem našeho hlasování o finálním návrhu, to skutečně nemůže nikdo tušit.

Protože pokud chceme skutečně zakázat kouření a pokud přistoupíme na to, že kouření je škodlivé, tak prosím zakažme prodávat tabák. Zakažme prodávat cigarety. To je jediné účinné řešení.

Vznikne legislativní paskvil. Děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já bych se chtěl omluvit kolegům a kolegovi předřečníkovi. Já jsem nechtěl nějak zvýraznit poslance z Moravy.

Myslím si, že každý na to má zdravý názor. A myslím si, že ani záměr předkladatele nebyl takový, aby tyto akce byly nějakým způsobem omezovány. Tak to jenom na vysvětlenou. Jenom jsem chtěl říct, že pro některého poslance možná je to citlivější, protože v jejich regionu se těch akcí pořádá víc a samozřejmě se s těmi lidmi setkává dnes a denně a často je mu předkládáno, co vy to tam vymýšlíte v Poslanecké sněmovně za nesmysly. Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, jenom stručná reakce. Zaznělo tady, že jsme všichni rozhodnuti, jak budeme hlasovat. Já zatím nejsem. Já budu hlasovat podle toho, jak dopadne hlasování o pozměňovacích návrzích. A plně stojím za tím, co říkal Ludvík Hovorka.

A poté ještě jedna věc. Také tady zazněla záležitost, že snad budeme zakazovat vepřové a že kuřáci mají právo kouřit. Jasně že mají. Nikdo netvrdí, že nemají. Ale já prostě také tvrdím, že nekuřák má právo na čistý vzduch.

Ale když teď vyjdeme na terasu za Státními akty, kolegové mě teď slyší, tak se tam o takový vzduch dělíme. Nekuřák na ten čistý vzduch, anebo kuřák na to právo tam kouřit? Já vím, že je to velmi složitá diskuse, ale toto je přece podstata té věci. Nejde jenom o to, aby děti neviděly dospělé kouřit. To je velmi složitá věc. Děkuji. Děkuji panu poslanci Benešíkovi a slibuji, že to paní místopředsedkyni neřeknu.